Ta odpověděla na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 364.

Vzhledem k tomu, že paní ministryně je řádně omluvena, není tedy splněna podmínka k tomu, abychom pokračovali v projednávání této interpelace. Další interpelací je písemná interpelace na ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 418.

Pan ministr je dnes řádně omluven, čili není splněna podmínka pro to, abychom zahájili projednávání této přerušené interpelace, z důvodu nepřítomnosti pana ministra. Budeme se tedy věnovat interpelaci další. Tou je opět interpelace na ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, který odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Schillerové ve věci nedostatku antibiotik v České republice.